Děkuji, paní poslankyně.

Nyní bychom tedy přistoupili k hlasování o návrzích. Nejprve bychom hlasovali o návrzích z grémia.

Ano, zaznamenala jsem žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

Ještě chvíli vyčkáme, až se ustálí počet přihlášených.

Kdo je proti?

A nyní tedy budeme hlasovat o jednotlivých návrzích tak, jak zazněly.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut, nebudeme tedy dále hlasovat o jeho pevném zařazení.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Prosím o klid! Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Kdo je proti? Hlasování číslo 89, přihlášeno 173 poslanců a poslankyň, pro 76, proti 92. Návrh byl zamítnut. Pan předseda Radim Fiala navrhuje zařadit nový bod, který zní: Vláda Petra Fialy nezvládá energetickou krizi.

Kdo je proti?

Pan místopředseda Havlíček navrhuje nový bod, který zní: Dopady klimatických opatření na domácnosti a firmy.

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?